Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vědoma si politické reality, bezesporu dnes ta novela projde prvním čtením. Já chci připomenout, a nebudu znovu opakovat všechno to, co jsem tady řekla, chci říct, že přijímám nabídku pana ministra financí na to, abychom se sešli a spolupracovali nad valorizačním schématem, které by zajistilo pravidelné postupné valorizování platby za státního pojištěnce v následujících letech. Přijímám i tu nabídku, abychom maximálně hledali shodu, a tím pádem se pokusili o to, abychom byli i spolupředkladateli toho pozměňovacího návrhu.

To znamená, že projde tento tisk do druhého čtení, což samozřejmě neznamená, že je jeho cesta už naprosto definitivní.

Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo.

A mohu tady veřejně říci, že tento pozměňovací návrh je fakticky připraven, probíhá na něm, řekněme, poslední cizelace na úrovni vládní koalice, a v okamžiku, kdy tady bude tato shoda, tak ten návrh bude konzultován s předsedy obou dvou opozičních klubů, jak s panem předsedou Fialou, tak s paní předsedkyní Schillerovou. Takto zněla dohoda a bude také za nás dodržena. Omlouvám se, zapomněla jsem.

V tom případě zkrácení na 15 dnů je nehlasovatelné. Poznamenal jsem si to. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se pana navrhovatele nebo zpravodaje o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.

Zaznělo tady podle mě příliš mnoho ostrých slov, ale dobře. A zaznělo tady mnoho katastrofických scénářů.

Pevně doufám, že to dopadne ve prospěch argumentů, které tady předkládala vláda. Jednak bych chtěl poděkovat, že dnes se jednání účastnil i pan ministr zdravotnictví, který je částečně indisponován, a myslím, že jsme jasně dokázali, že vláda funguje jako tým, a ne jako resortní ministři nebo nominanti jednotlivých politických stran vládní koalice.

Že to není tak kontroverzní téma. Nicméně úplně na závěr bych vás chtěl požádat jménem vlády České republiky, abyste odmítli zamítnutí tohoto návrhu zákona, abyste ho propustili do druhého čtení. Ten zákon je poměrně krátký.

Nyní tedy přistoupíme k hlasování k návrhům, tak jak zazněly. Odhlásil jsem vás. Požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kasala na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 13, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 75, proti 93, tento návrh byl zamítnut.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 14, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 72, proti 95, i tento návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

Je to součást rozpočtové strategie.